Před jeho otevřením byla opět přestávka dvě hodiny. A obávám se, že i teď budeme čelit dalším obstrukcím. Pokud k tomu připočteme dobu, kterou jsme strávili projednáním sněmovního tisku 110, který byl také zařazen na 16. schůzi v pátek 8. 4., opět tam byly obstrukce, tak celkově se dostáváme jenom v tomto volebním období na 30 hodin čistého času snahou obstruovat tento bod jak přímými způsoby, čili přestávkami, tak nepřímými způsoby, čili navrhováním mnoha desítek dalších bodů v den, kdy je tento návrh zákona zařazen. Celkově se bavíme o tom, že tato úprava zákona o střetu zájmů, která tady leží už od minulé Poslanecké sněmovny, nebyla doprojednána skoro tři roky. Myslím si, že by bylo slušné i v Poslanecké sněmovně, abychom nyní změnili způsob, jakým se projednává tento návrh zákona, a abychom ho doprojednali. Děkuji za podporu pořadu schůze a děkuji, že budete, že budeme všichni mluvit k věci a nebudeme se snažit ani přímými, ani nepřímými způsoby toto jednání obstruovat. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, ano, máme zde mimořádnou schůzi, kde chce pětikoalice řešit to, kterak politici nesmí vlastnit média. Média nesmí rozhodně vlastnit podle koalice, ale mohou si je kupovat, mohou si kupovat jednotlivé novináře.

Já jsem přesvědčen, že v současné době lidi, firmy a naši společnost trápí něco úplně, ale úplně jiného. Já se omlouvám, pane místopředsedo, že vás přerušuji. Kolegové, kolegyně, prosím o klid. Trápí je to, že roste chudoba, a trápí je to, že vidí marné kroky vlády, kterak tuto situaci řešit. Vláda se rozhodla, že to vyřeší razantně.

Konsolidační balíček a jakýsi pokus o důchodové opatření.

Já netvrdím, že některé z těch věcí, které vláda představila, se nedají krátkodobě podotýkám krátkodobě vyřešit tím, že drobně pomohou našemu rozpočtu. Ale to, co se představilo, nemá co do činění s žádným hospodářským úsudkem. Je to čistě účetní pohled, který sleduje to, aby tato vláda dohrála příští rok, možná ještě ten další, v jakés takés kondici. Bohužel pro tuto vládu samozřejmě, možná bohudík pro ostatní. Tak nejdříve daně.

Budiž. To bych vzal.

Trvá to jednu minutu.

Tam bych to možná ještě pochopil s tím, že nastaly změny. Toto řekl před pár měsíci. To je realita. Výsledek? O pár měsíců později se daně zvyšují tak, jak se nezvyšovaly nikdy v historii novodobé České republiky.

A já neříkám, že je to všechno způsobeno touto vládou.

Ale k tomu se nechci vracet.

Ale snažili jsme se podnikatelský sektor udržet, nezavřeli jsme mimo jiné průmysl, což si myslím, že bylo docela zásadní, a zvládlo se to.

Zvládlo se všechno bohužel pozdě. Výsledkem čehož je to, že ceny energií u nás rostly jedním z nejvyšších temp. Ale dobře.

Proč to říkám?

Ty samozřejmě dojíždějí s určitou setrvačností.

Konečně podívejme se, jak dopadlo to zvýšení válečné daně. Vzpomínáte si na to, jak nám zde pan ministr Stanjura odvyprávěl 100 miliard korun, jak se to krásně zvládne?